Kdysi bylo FIPO. Někdo ho zrušil. Víme asi proč. A samozřejmě výběr daní se zásadně zlepšuje. Taky posilujeme tu finanční správu.

Toto není Chorvatsko.

A tam to funguje. Já myslím, že všichni poctiví podnikatelé v Čechách, kteří platí daně, to vítají a jsou rádi, že bude konečně kontrola.

A my teď zavádíme 10 % na léky, knihy, dětskou výživu a nějaké další drobnosti potřebné pro nemocné lidi.

Uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže žádný takový slib nebyl.

Fungujeme společně. Bojujeme konečně efektivně proti daňovým podvodům. Takže já myslím, že to funguje dobře. A to, že jsme dělali analýzy... Dělali jsme pokusy. Žádné softwary není potřeba.

Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Asi tak jako oproti nám investujete méně.

Ale pokud roste výběr DPH pomaleji, než roste růst tržeb, tak se prostě snižuje efektivita. To tak je. Ale já ten spor tady vést ani nechci. Já jsem položil tu zdvořilou otázku, na kterou jsem nedostal odpověď, abych o tom mohl zodpovědně hlasovat.

Já přesně vím, co to bude znamenat pro toho drobného podnikatele. Ale fakt nevím, jaký objem, jaký přínos a především jakým mechanismem to zlepší tu efektivitu výběru daní, když to budu muset dělat jednou za měsíc.

Ale pan ministr, když to navrhuje a chce tím ty podnikatele zatížit, tak si toho musí být samozřejmě vědom. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní, pardon, s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně.

Tak mi řekněte, jestli není už toto důvod pro to, aby se s tím nějaký pořádek udělal. Aby se zavedl systém, který toto nedovolí! Děkuji paní poslankyni Lorencové. Já jenom aby nedošlo k nedorozumění.

Aby snad nedošlo k omylu, že tady padla odpověď na můj dotaz. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

On říkal zvedli jste z 10 na 15 a to je chyba.

Tak já už tomu nerozumím. Chybné je zvednout, anebo snížit?

A my to děláme vždycky dobře a je jedno, jestli jsme proti snížení, nebo podporujeme tu chybnou sazbu, kterou ta pravice zavedla. Rozumím té kritice, že to byla chyba z 10 na 15. Dneska leží podruhé v tomto volebním období na stole náš návrh, abychom tu chybu odstranili, napravili. Dali jsme jednu sazbu nižší, jednu sazbu sníženou, a to ve výši 10 %, a zase slyšíme, že to je chyba. Podle mě logicky nemůže platit obojí.